K pozměňovacímu návrhu v rámci těch fyzických osob, kde jsme to předložili v rámci přechodného ustanovení, tak k tomu byly nějaké výhrady, takže se to udělalo novelizací, novými novelizačními body. Já přesto si dovolím v podrobné rozpravě načíst oba pozměňovací návrhy u fyzických osob, protože zastáváme názor, že oba jsou legislativně dobře. A ten druhý pozměňovací návrh se bude dotýkat těch nepodnikajících právnických osob. I na výboru pro veřejnou správu jsem vnímala, že pokud by se koalice přiklonila k nějakému pozměňovacím návrhu, dotýkal by se fyzických osob. Děkuju. Já vám také děkuji. Děkuju za slovo, pane předsedající.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nechci zdržovat, protože jsem se vyřádil už ráno při rozpravě o legislativní nouzi v prvním čtení a určitě se vyřádím i ve třetím, nicméně bych chtěl doplnit své kolegyně, protože i přesto, že mi příznivci pětikoalice píšou sprosté emaily s nadávkami, veřejně můžu prohlásit, že datové schránky podporuji.

Takže hodně štěstí. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Máte slovo. Děkuji.

A ten, který se dotýká nepodnikajících právnických osob, je pod číslem 1646.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Není tomu tak, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, pana zpravodaje, zda chcete závěrečné slovo? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem, abychom zkrátili lhůtu pro třetí čtení na 7 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůtu pro třetí čtení jsme zkrátili na 7 dnů. Tím jsme projednali všechny návrhy a já končím druhé čtení tohoto zákona.

Z pléna slyším poznámky, zda stačí kratší doba.